Skutečně jenom faktická. Takže jenom faktická, děkuji. Ano, děkuji. A než se vrátíme k obecné rozpravě, načtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A já bych k tomu rád dodal, že s ohledem na ekonomickou situaci obyvatel u nás, která se prokazatelně zhoršuje každým dnem, a s ohledem právě na humanitární situaci, kdy my se snažíme mít nějaký aspoň malý vliv na to, abychom přivedli strany k příměří, abychom ukončili zabíjení, nesouhlasíme, aby byly dál posílány peníze Ukrajincům a na Ukrajinu na úkor našich lidí a nesouhlasíme také s odesíláním zbraní a speciálního materiálu, protože jednak prodlužuje ten konflikt, a na druhou stranu musíme myslet i na vlastní obranyschopnost a musíme myslet i na vlastní řekl bych možnosti, že tyto věci, tento materiál budeme potřebovat. A z toho důvodu za poslanecký klub SPD navrhuji širší usnesení, než jaké zde zaznělo, protože se domnívám, že nejsme ani soudci, ani žalářníci, ani katové, jsme politici a měli bychom nechat věci řádně vyšetřit.